Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nicméně v té zprávě mě zaujala jedna věc, protože jak asi víte, tak aktivně podnikám v zemědělství, za poslední dva roky se velice zvýšila administrativní zátěž zemědělců, opravdu téměř až nehorázným způsobem, o každou korunu musíte podávat téměř jednu či dvě žádosti.

Pan ministr zemědělství chce reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pokusím se, tak jak ty dotazy zde zazněly.

My se snažíme hledat řešení přes diskutovaný zákon o významné tržní síle.

V letošním roce, teď jsme zrovna ukončili příjem žádostí zemědělců i obecních úřadů obcí a měst na dotace na výstavbu nových vodních nádrží, nových rybníků, na jejich údržbu, na odbahnění, na opravy hrází, vytvoření bezpečných přelivů. Posílili jsme výrazným způsobem činnost pozemkového úřadu, pokud jde o tvorbu a zahájení pozemkových úprav, protože pozemková úprava je tím klíčovým, jak můžeme vrátit té krajině, tomu katastru ten původní ráz nebo to přiblížit co nejblíže těm přirozeným principům v přírodě, pohybu vody, a protierozní opatření.

Bohužel zdaleka ne všichni zemědělci, zhruba jedna třetina nevyužila právo na odvolání se, respektive na vzdání se práva na odvolání a mohli ty peníze mít okamžitě. Zhruba třetina zemědělců tam ponechávala tu lhůtu, kdy běží ten termín, že pokud se nevzdají toho práva, tak my jim ty peníze nemůžeme poslat na účet.